Tím jsme vyčerpali všechny přihlášené do rozpravy. Prosím. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já bych pouze v obecné rozpravě se ráda zeptala na jednu věc, se kterou si myslím, že školský zákon souvisí, protože všichni víme, že Tentokrát poprosím v levé části sálu... v levé části sálu poprosím o ztišení... Víte, že my jsme v minulém funkčním období velmi usilovali o to, aby došlo k navýšení platů učitelů.

Tak jenom jestli by bylo možné, pane ministře, až budete vystupovat a odpovídat na všechny dotazy, které do této chvíle zazněly, zda byste mohl odpovědět i na tento dotaz?

Nebo jestli budete ještě teda nějaké finanční prostředky posílat? Určitě nemusím připomínat, že prakticky přes kraje ty finanční prostředky jenom přejdou, protože kraje ty finanční prostředky pak posílají do mateřských školek, do základních škol, do středních škol, které zřizují, do domovů mládeže a dalších školských zařízení.

Moc děkuju. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za tu otázku. Jenom bych potřeboval upřesnit, jestli myslíte prostředky na letošní rok ještě, nebo už na příští?

Všude obecně v tom schváleném zákonu o rozpočtu to je. Děkuji vám, pane ministře. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vám všem poděkoval za velmi konstruktivní diskusi. Je vidět, že školství a budoucnost České republiky je zájmem všech našich poslanců bez rozdílu politické příslušnosti, napříč politickým spektrem. Děkuji, pane zpravodaji. Chcete závěrečné slovo? Není tomu tak.

To znamená, v rozpravě tedy padl návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování. Děkuji za upozornění.

Přečtu ještě omluvu.

Tak já ještě jednou zopakuju návrh, o kterém dám hlasovat. Padl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Já zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda máte návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Žádný návrh nevidím, není tedy v tom případě o čem hlasovat. Nepadl ani návrh na zkrácení či prodloužení lhůty. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto tisku.